Já vám také děkuji.

Ale já myslím, že projednáváme opravdu vážný návrh zákona.

Já myslím, že nás nic netrápí, nejsme pod žádným časovým tlakem.